Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 104 poslanců. Zagongoval jsem, protože nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka ověřovateli dnešní schůze. Není tomu tak.

V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 103 poslanců, pro hlasovalo 96, proti nebyl nikdo. A já konstatuji, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka.

Ještě tu mám nahlášeno, že pan poslanec Síla ruší dnešní omluvu.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Hlásí se někdo s přednostním právem? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen.

Paní poslankyně Balaštíková hlásí se k hlasování? Tak prosím, paní poslankyně, jestli chcete na mikrofon. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Zpochybňujete hlasování. Takže budeme hlasovat o námitce.

Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Budeme opakovat hlasování o pořadu dnešní schůze.

Kdo je proti?